Děkuji za slovo.

Takže tolik jenom, abychom si skutečně uvedli ta čísla na pravou míru. Jsou to jak státní laboratoře v rámci Zdravotního ústavu v Ostravě, který si myslím, že v tomto směru je největší jistotou, ale samozřejmě i laboratoře další soukromé. Ale skutečně více než 2 tisíce denně. Takže tolik je třeba říci první fakt.

Tam byly mobilní odběrové týmy armády, které byly velmi nápomocny, a ten systém takto funguje.

Jediný teď skutečně spíše technickoprávní problém je ukončení nouzového stavu, byť ještě armáda fungovala nějaký čas poté. Nyní musíme na nejbližší vládě v pondělí schválit nový mandát pro Armádu ČR, aby mohla dále pokračovat, aby mohla dále fungovat. Muselo se připravit nařízení vlády v tomto směru a armáda je připravena nadále s námi spolupracovat. Ale armáda samozřejmě nemá sloužit k tomu standardnímu testování každý den.

To jsou faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Druhá věc, zda testování na Karvinsku považujete v současném počtu za dostačující. Já jsem nemluvil o tom, že se má Karvinsko zavřít. Já jsem mluvil, když už jste tady zmiňoval Německo, o německém přístupu, zda se nemá mnohem více plošně testovat celé Karvinsko, abychom měli tvrdá data, abychom věděli, kdo je nemocen. Tristní!

Očekávám odpovědi, pane ministře.

To je zhruba kolik? Jsem rád, že tady od pana Vondráka směrem k panu ministrovi zazněl ten apel, že ta pomoc armády v testování by byla v dané oblasti přínosná, tak já doufám, že se to tam posílí. Tak když je to všechno v pohodě a máme tedy možnost to tam otestovat, proč budou provedeny testy všech zaměstnanců OKD a rodinných příslušníků za deset dní?

To mně přijde jako ten nejsmutnější fakt. A ta realita, že nedokážeme otestovat 8 tisíc lidí někde v relativně rychlém čase a testuje se to skutečně po stovkách, prostě neodpovídá tomu příběhu, který nám tady pan ministr vypráví.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych řekl věc, kterou myslím vnímám jako principiální.

A já dneska vidím, že ty kroky tedy řešíme až v okamžiku, kdy to vzniklo.

Jak funguje chytrá karanténa, když se vlastně výsledek toho testování dozvíte za pět dnů, za sedm dnů, za deset dnů?

Děkuji.